Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 580/6. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Tak paní ministryně, máte slovo.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, s ohledem na to, že obsah návrhu zákona jsem zde již několikrát podrobně představila a proběhla zde i podrobná diskuse o jednotlivých tématech, dovolím si v současné chvíli spíše připomenout a zdůraznit ta opatření, která mají potenciál pomoci ve stávající nelehké situaci. Současné události ukazují, jak důležitá je možnost elektronické komunikace s úřady, ale zároveň ukazují, že ne každý je k takové komunikaci plně vybaven. Tím narážím zejména na to, že ne každý má zřízenou datovou schránku nebo vlastní uznávaný elektronický podpis, a i když je schopen daňové přiznání zpracovat na počítači a odeslat správci daně, nemá dle současné právní úpravy možnost toto své podání autorizovat dálkově. Součástí navrhovaných změn je vedle vytvoření legislativních předpokladů pro realizaci portálu MOJE daně též rozšíření způsobů, jimiž lze potvrdit, že podání odeslala skutečně osoba v něm uvedená. Rozšíří se také okruh informací, které si bude moci jednotlivec opatřit z domova prostřednictvím internetu bez nutnosti navštívit úřad. V rámci úpravy kontrolních postupů je díky navrženým změnám otevřen prostor pro distanční komunikaci. Daňová kontrola tak bude moci v řadě případů probíhat i na dálku bez nutnosti osobní návštěvy úřadu nebo úředníka. Současná úprava naopak nutí správce daně, aby si k provedení některých úkonů zajistil osobní účast daňového subjektu.

Ne každý totiž bude splňovat podmínky pro úplné prominutí úroku, neboť nedokáže naplnit stanovená kritéria zajišťující, aby nedocházelo k nedovolené veřejné podpoře. Snížení úroku naopak představuje plošné a trvale pozitivní opatření.

To si ovšem vyžádá prodloužení lhůty pro vyhledávací činnost správce daně o 15 dní, neboť správce daně bude muset nově při zpracování každého uplatněného nároku posoudit nejen to, zda je uplatněná částka sporná, nebo nesporná, ale též v jakém rozsahu by mohl určit výši případné zálohy.

V rámci projednání návrhu zákona v Senátu byl při vědomí stávající nelehké situace proto načten pozměňovací návrh připravený ve spolupráci s Ministerstvem financí odsouvající účinnost těchto ustanovení, která se týkají zavedení zálohy na daňový odpočet, a s tím související prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu, avšak tento návrh bohužel nezískal podporu. Senát místo toho navrhl pozměňovací návrhy do značné míry opakující dřívější neúspěšné pozměňovací návrhy uplatněné již v Poslanecké sněmovně, případně přišel s dalšími tématy prezentovanými jako legislativně technické úpravy a opravy, zatímco se jedná o ryze věcné změny popírající smysl některých vládou navržených opatření.

Prosím vás proto o odmítnutí Senátem navržených změn a o schválení návrhu zákona v tom znění, které už bylo jednou schváleno touto Poslaneckou sněmovnou.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jedná se o velmi odbornou novelu a velmi rozsáhlou novelu daňového řádu. Proto vás prosím, abyste uvážili, jakým způsobem se k tomu budete stavět zejména v situaci, kdy se nacházíme v jakési hospodářské krizi a kdy tlak na podnikatele je obrovský, jak psychický, tak finanční. Souhlasím se vším, co tady paní ministryně řekla.

V době, kdy máme instrumenty, jako je kontrolní hlášení, kdy všechna podání jsou podávána elektronicky, najednou zcela účelově tuhle lhůtu prodlužujeme o 15 dnů. Není k tomu žádný důvod, žádný racionální důvod, který by tohle ospravedlnil.